Následuje faktická poznámka paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já jsem mu vyhověla, protože si myslím, že to je potřeba.

Děkuji. Děkuji. Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, bych chtěl reagovat na paní poslankyni Válkovou, které si vážím, ale myslím, že slova o znásilňování legislativního procesu jsou skutečně těžko akceptovatelná. Vy to určitě dobře víte. Návrh byl také poté řádně projednán na ústavněprávním výboru.

A stejně tak bohužel nemá pravdu paní ministryně, protože když se podíváte na tabuli, tak je tam novela zákona o státním zastupitelství. Čili pokud je zákon takto otevřen, tak samozřejmě kdokoliv z nás může podávat jakékoliv pozměňovací návrhy. A co chci zdůraznit, a to je klíčové, tady jsou tři novely zákona o státním zastupitelství, které směřují ke stejné věci.

Čili teď říkat, že tady je něco znásilňováno, si myslím, že skutečně není přijatelné. Není to tak. Pouze tady poslanci chtějí projednat něco, co už tady stejně ve Sněmovně leží.

Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom stručná reakce k tomu, co tady zaznělo před několika minutami.

To není nic nového.

Většina s tím souhlasila a myslím si, že zejména politici, kteří tak propagují přímou demokracii a referenda, by toto měli respektovat. Ale jedná se o takzvanou posílenou spolupráci, kdy členské státy dobrovolně tuto spolupráci chtějí posílit a přidávají se k tomuto projektu. Nás k tomu nikdo nenutí, je to naše svobodné rozhodnutí.

Je to přímo zavádějící.

Děkuji. Máte slovo. Já jsem chtěl za prvé paní ministryni upozornit, že naštěstí se od doby jejího působení změnil jednací řád Sněmovny, takže garanční výbor projednává zákon i po druhém čtení, takže pozměňovací návrh kolegy Michálka byl řádně projednán ve výboru. Takže není pravda, že bychom obešli ústavněprávní výbor.

Tak jsem se chtěl zeptat, podle jakého klíče dělíte členy Legislativní rady vlády na podstatné a nepodstatné. Faktická poznámka paní poslankyně Válkové, po ní pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Proč nestandardní?

V tomto ohledu si myslím, že skutečně nemáme k implementačním novelám připojovat i jiné novely, byť jde o stejný institut. A za druhé.

Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

A tyto debaty se tady budou velice často opakovat, protože to je prostě fakt. K panu kolegovi Benešíkovi.

Ti lidé tehdy schvalovali konkrétní stav legislativy a neschvalovali to, že do budoucna se budou ty šrouby utahovat natolik, že ve své podstatě Poslanecká sněmovna bude na úrovni krajského úřadu, který z většiny pouze schvaluje evropskou legislativu.